V roce 2007 jsem si dovolil zásadní personální i technickou obměnu tohoto útvaru a ten útvar začal fungovat. V okamžiku, kdy začal fungovat, tak všechny vyděsil. Fungovat by měl dál.

Děs, který nemá jiné zdůvodnění než neinformovanost. A proto jsme řekli: Máteli pocit, vážené dámy a pánové, že tam děláme něco, co tam dělat nemáme, tak nechť toho šéfa nejmenuje ministr financí, ať nemá někdo pocit, že to je zpravodajská služba toho jednoho člověka.

A já se k tomu dnes hlásím, stejně tak jako jsem se k tomu hlásil, když jsem tento návrh předkládal do vlády. Ten útvar je kompetentní, ten útvar je nestranný. Ten útvar nikdy nesloužil těm či oněm zájmům. Ten útvar jenom všechny vyděsil tím, že začal být akceschopný. Ale akceschopný útvar zpravodajského charakteru vyžaduje svoji politickou kontrolu.

Akceschopný útvar tohoto typu si vždy vyžaduje svoji společenskou a politickou kontrolu, a proto já velmi doporučuji, to není nic proti ničemu, aby Sněmovna... Oni chtějí být služebníky svého státu. A není nic proti ničemu a bude to správně, když Poslanecká sněmovna nad nimi zřídí svoji kontrolní komisi, která bude kontrolovat jejich činnost, a když toho šéfa nebude jmenovat jeden, možná v tu chvíli paronoiou postižený netvrdím, že to tak musí být, ale to riziko nelze vyloučit jeden ministr, člen vlády, ale vláda celá. Ten návrh je správně, je ve prospěch demokracie. Můžeme ve druhém čtení diskutovat o jeho možných modifikacích, ale ta základní myšlenka je správná. Kompetentní, akceschopný, analytický zpravodajský útvar podřídit politické kontrole, aby sloužil České republice a ničemu jinému. Já děkuji panu předsedovi poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Pardon, nejprve s faktickou poznámkou se přihlásil z místa pan poslanec Zlatuška, po něm s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS a po něm pan zpravodaj.

A zrovna tyhle ty mechanismy že tam nefungovaly. Děkuji panu poslanci Zlatuškovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Ondráček. Pane zpravodaji, klidně dejte faktickou, budete mít přednost. Dodržuji pořadí stanovené jednacím řádem. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Jenom stručnou reakci na pana poslance Zlatušku.